Děkuji, pane předsedo.

To znamená, že ano, na finanční správě a celní správě je plno slušných lidí. A my jsme vyhodili ty vaše politické zloděje, kteří tam hlavně kradli v ekologii, kde jste si chystali tunel za 60 miliard. Dneska to děláme za půlku!

Osmnáct let jsme se soudili. Proč jsme tam měli různé advokátní kanceláře, které údajně dělaly nějaké vratky.

A tak dále. Takže my určitě předložíme bilanci, jak to fungovalo na Ministerstvu financí a konkrétní čísla.

Čistě pro jednu technickou věc, mohu? Podle mého názoru, aby to bylo úplně čisté, tak já nepokládám vystoupení ministra se závěrečným slovem jako to, co otevírá rozpravu.

Pan poslanec Kalousek.

Rozprava zdá se být košatá.

Prokazatelné, s prokazatelnými výsledky. Jak v transformaci finanční správy, tak v transformaci celní správy.

To nebyla práce Kalouska, zrovna tak jako teď to není práce jakéhokoliv jiného ministra, ale byla to skutečně práce kvalifikovaných generálních ředitelství jednotlivých institucí. Ty výsledky, které tady občas pan ministr prezentuje, a jsem rád, že je prezentuje, to jsou výsledky práce těch kroků, které se tam udělaly.

Ale právě proto by neměl urážet práci těch lidí, kteří to udělali, protože to dělali vysoce profesionálně a dělali to na vysoké úrovni, a pan ministr Babiš dnes prezentuje výsledky těch lidí, a přitom je neváhá urážet.

A o vašem šetření si budeme povídat nad návrhem státního rozpočtu! Jestli je skutečně pravda, že šetříte provozní náklady tak, jak rád vyprávíte na všechny strany, no tak tady budeme mít materiál, ze kterého bude zřejmé, jak klesají provozní náklady! Protože když šetřím, tak mi klesají provozní náklady. To myslím, že platí i ve firmě, nejenom ve státním rozpočtu. Tak se těším, jak uvidíme státní rozpočet, kde výrazně poklesnou ty provozní náklady, které ušetříte, pane ministře. Ale oba víme, že opak je pravdou!

Šetříme!

Děkuji, vážený pane předsedo. Já myslím, že jsme ve druhém čtení, to znamená, pokud některý z poslanců chce ještě využít té možnosti, že se zde fakticky rozprava rozběhla, a pokud jsou pochybnosti o tom, v jaké formální fázi se nacházíme, tak cítím potřebu vyhovět této žádosti tak, abychom skutečně i formálně se teď už pohybovali v rozpravě. A nyní je možné hovořit a hovořit a diskutovat. Zbývá nám už asi jenom 150 bodů na schůzi Poslanecké sněmovny a máme na to ještě skoro dva týdny. Nyní se hlásí pan předseda Fiala.